Chci ale připomenout, že nejde jenom o to, abychom odstranili trestání za nemoc, které tedy zvláště v dobách pandemie pokládám za absolutně nepřijatelné.

To je otázka důstojnosti v nemoci, otázka toho, aby lidé dodržovali opatření, nebáli se hlásit kontakty.

Můžeme si říkat dobré příklady, jako je Škoda Auto nebo Třinecké železárny. Jsem samozřejmě na tyto naše podniky hrdá, včetně toho, jak přistupují dneska firemní kultury k ochraně a bezpečnosti práce právě v době pandemie. Nicméně nelžeme si, poslanci a poslankyně, že takto to funguje ve většině našich provozů, firem, směnných provozů, podniků. Není to tak. Bavíme se o tom při každém prodlužování nouzového stavu. Na nás jako na poslance a poslankyně se obracejí lidé, kteří nám popisují, čemu čelí.

Neměli bychom se tvářit, že tyto jejich varovné signály jsou nepravdivé, a nechat se unášet pouze dobrými příklady těch našich poctivých firem, které bezpečnost práce v době pandemie nepodceňují. Chci vám jenom přečíst komentář stran zaměstnanců, který jsem dostala právě při projednávání tohoto bodu.